Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Valenta. Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Radek Vondráček do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, paní poslankyně Margita Balaštíková z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Bělobrádek bez udání důvodu, pan poslanec Jan Birke z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Blaha bez udání důvodu, pan poslanec František Elfmark z rodinných důvodů, pan poslanec Pavel Juříček z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Lipavský z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Taťána Malá z pracovních důvodů. Já bych poprosil o klid! Paní poslankyně Radka Maxová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Novák od 13 do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Plzák od 12.30 z osobních důvodů...

Poté bychom projednávali body z bloku prvého čtení. Dorazila mi ještě jedna omluvenka.

Než přistoupíme k otevření bodu, tak zde mám písemnou přihlášku ke změně pořadu, takže poprosím pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby to přednesl. Už budeme řádně jednat. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já věřím, že zjednáte minutu, nebo dvě minuty ticha, aby to nevypadalo, že máme nějakou vzpomínku na padlé, abych mohl důstojně přednést návrh na změnu programu. Já bych znovu požádal všechny poslance a poslankyně, aby se usadili ve svých lavicích. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, včera jsem v 11 hodin navrhoval jeden bod, který jsem chtěl zařadit na příští týden ve středu. Bylo to po určité vzájemné dohodě, s kolegy pak došlo řekněme k nějakému šumu a bod dopadl tak, jak dopadl.

Proto si dovoluji, abychom měli i pro občany České republiky výstup v podobě usnesení, popřípadě to, že jsme zde důstojně projednali tuto věc, která 94 % občanů České republiky zajímá, aspoň podle mediálních průzkumů a vyjádření, které provedly některé agentury, tak si dovolím tento bod navrhnout znovu. Zopakuji bod Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících. Nic tam pevně zařazeno není, budou následovat druhá čtení.

Děkuji za pochopení a za vaše hlasování. Děkuji. Podotknu, že se bude jednat o dvě hlasování, až k tomu dojde. Ovšem než k nim dojde, tak se mi přihlásil s přednostním právem pan předseda Chvojka a poté pan předseda Fiala. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych poprosil o pevné zařazení dvou bodů, a to na úterý za pevně zařazené body 1, 2, 3, 4. To znamená, že tyto dva body by byly body číslo 5 a 6. Poprosil bych, aby bodem číslo 5 v úterý byla novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, je to sněmovní tisk 204 a bod číslo 41, a aby tím pevným bodem číslo 6 v úterý byla novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Je to sněmovní tisk 263 a bod číslo 42. Děkuji za podporu. Nyní tedy prosím pana předsedu Fialu s přednostním právem. Máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno všem, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové.

A kde jinde bychom to měli udělat, když ne v Poslanecké sněmovně? Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá Já vás přeruším a požádám kolegy o klid.